Děkuji. Pan poslanec Blažek má slovo.

Pan premiér se doposud vyhýbal tomu, aby ve Sněmovně informoval o tom, jak tu situaci vidí on.

Navrhoval bych to jako bod číslo 2 dnešního jednání.

Justice se ukázala v popisech naprosto nesprávných jako nějaké temné tlaky, které strašně tlačí na ministerstvo, aby se tam dělo to či ono.

Děkuji za pozornost. Ano, to byl pan poslanec Blažek. Pan poslanec Kolovratník má slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové.

Děkuji. Paní poslankyně Konečná má slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout vyřazení bodu 69, sněmovní tisk 123. Jedná se o ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a republikou Kosovo. Tuto smlouvu jsme odložili vzhledem k nevyjasněnosti nejenom postavení naší Poslanecké sněmovny a vlády k celé této záležitosti, protože neustále platí usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2008, které nedoporučovalo vůbec uznat stát Kosovo jako takový, natož s ním uzavírat nějaké budoucí smlouvy, ale také ty finanční zcela konkrétní dopady na naše firmy, které by to mohlo mít, a kdo vlastně podniká v Kosovu. Protože nebyly dodány tyto materiály do této chvíle, dovoluji si navrhnout vyřazení tohoto bodu tak, že dokud nebudeme mít poskytnuté materiály k dispozici, tak není možné o této smlouvě dále jednat. Ano, i tento návrh podrobíme hlasování. Nyní mám přihlášku pana poslance Fichtnera, potom pan poslanec Laudát. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Navrhuji tedy, aby se hlasovalo o vyřazení tohoto bodu zvlášť. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji. Pan poslanec Laudát. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, já bych poprosil, aby bod číslo 7, sněmovní tisk 173, byl zařazen například na pátek po pevně zařazených bodech, protože bych rád, aby se hospodářský výbor k tomuto tisku vrátil, a hospodářský výbor je svolán na čtvrtek. Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pan poslanec Krákora. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji vyřazení bodu číslo 3, sněmovní tisk 87 ve druhém čtení, zdravotnické prostředky, návrh zákona o zdravotnických prostředcích.

Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, tak přistoupíme k hlasování.

Poté bychom pokračovali jednotlivými návrhy, jak byly předneseny.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní k jednotlivým návrhům, tak jak zazněly od poslanců.

Omlouvám se, pan předseda klubu Stanjura s přednostním právem?

Prosím o strpení.

Můžeme hlasovat najednou? Ano. Takže pevně zařadit na středu 11. 6. po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?